Takže jinak to beru jako docela pěkné rétorické cvičení na téma, jak profesor opisuje. Jde o obsah, nikoli o formu. S přednostním právem pan předseda klubu ODS, pan zpravodaj a poté pan předseda výboru rozpočtového. Prosím, pane předsedo.

Tak to prostě není.

To je velmi jednoduché. Ale fakt nevěřím tomu, že pozměňovací návrh pana kolegy Miroslava Kalouska psalo Ministerstvo financí. Tomu fakt nevěřím. Takže ty zdroje nemohou být stejné.

Pan zpravodaj nyní. Já bych velmi prosil, abychom obrátili pozornost k tomu podstatnému a ne k tomu méně podstatnému.

Samozřejmě já jsem avizoval a psal ten pozměňovací návrh, ale také jsem požádal Ministerstvo financí o odbornou legislativní, nikoli věcnou podporu, protože legislativní odborník nejsem.

Buď ten text schválit chceme, nebo nechceme. V té relativně vášnivé diskusi jsem slyšel jak od pana předsedy Faltýnka, tak od pana místopředsedy rozpočtového výboru Volného, tak od pana ministra financí Babiše, že prostě chcete ukončit tu daňovou podporu, což mě těší, ale že vám záleží na tom, z nějakého důvodu personálního, ideového, interpersonálního aby to bylo na návrh, pod kterým je podepsán pan poslanec Rais. Naším úkolem není a teď promiňte, pane předsedo, jakkoli si vážím vaší podpory, tím myslím předsedu rozpočtového výboru, jakkoli si vážím vaší podpory naším úkolem není hledat něco, nějaký důvod, proč se shodnout nemůžeme. Tady se evidentně rýsuje, že se shodneme na tom, že to ukončíme, pokud budeme hlasovat nejprve o tom textu, který nese návrh Rais. Jsem dalek toho, abych se s panem profesorem dohadoval o tom, kdo ho od koho opsal. Chceme udělat rozhodnutí ve prospěch České republiky, nebo nechceme? Tak ten text je v návrhu C pana poslance Raise obsažen. Tak o něm hlasujme jako o tom prvním a nehledejme obstrukce, proč ho prohlasovat nechceme.

Děkuji za slovo. Tady se bavíme o proceduře a ta procedura byla schválena rozpočtovým výborem jako garančním výborem. Navrhoval ji pan zpravodaj, pan kolega Kalousek. A pane kolego Kalousku prostřednictvím předsedajícího, já když jsem podpořil tu vaši proceduru, tak jsem nezpytoval svědomí, protože jsem věděl, že jsem se rozhodoval správně, a podporoval jsem to v souladu s určitou tradicí, která tady je, že vždy ten první návrh, který je podán, je hlasován jako první. Já myslím, že můžeme rozhodnout samozřejmě hlasováním, zdali tedy je to váš protinávrh, byť tedy trošku divný, jako zpravodaje, který navrhoval v rozpočtovém výboru něco jiného a prošlo to rozpočtovým výborem. Nechť se tedy hlasuje o tom vašem teď podaném návrhu na proceduru.

Nevím, čím prostřednictvím bych k vám hovořil. Určitě máte právo vstupovat do diskuse ať už s faktickou připomínkou, nebo s řádnou přihláškou. Vy jste využil a citoval jste, jaké poslanci mají právo.

Můžeme pokračovat, a to vystoupením pana zpravodaje. Prosím.

Ta poslední šance, která mi to tady dává, je ještě jednou opakuji. Ještě jednou opakuji: nemáme dva texty, máme jeden text podaný dvěma poslanci. Otázka zní, zda ten text chceme, nebo nechceme prohlasovat. Žádná jiná otázka nezní. Abych to nekomplikoval, prosím Poslaneckou sněmovnu, aby mi umožnila svůj návrh A stáhnout, abychom o něm vůbec nehlasovali. Budeme tedy hlasovat pouze o návrhu pana poslance Raise. Děkuji panu zpravodaji a nyní se tedy shodneme na tom, že je předložený návrh procedury, který bychom měli schválit, vzhledem k tomu, jak se k němu dlouho diskutovalo, včetně návrhu pana zpravodaje o tom, že stahuje svůj vlastní pozměňovací návrh. Já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura nebyla schválena.